20.

Nikoho v sále nevidím, rozpravu tedy končím. Pan ministr? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Poprosím zpravodaje. Děkuji. Sice jsem se hlásil do rozpravy, ale není to potřeba, můžeme to urychlit.

Garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona v následujícím pořadí. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, návrh legislativně technických úprav také nebyl přednesen, takže začneme pozměňovacími návrhy A1 a A2, dále pozměňovacím návrhem B, za čtvrté pozměňovacím návrhem C, za další pozměňovacím návrhem D, za šesté pozměňovacím návrhem A3 a za sedmé na závěr o návrhu zákona jako celku. Děkuji. Ptám se, zda má někdo návrh na změnu procedury?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním.